Takže jsem vám zde ten plán sdělil.

Děkuji panu ministrovi.

Prosím. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, chtěl bych vás interpelovat v zastoupení většiny zdravotníků a obyvatel této země. Podle sporného vyjádření premiéra pro Českou lékařskou komoru cituji: